Děkuji, pane předsedající.

A k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Přesně tak, nesmíme žít ve společnosti, která je založena na strachu, na strachu z občanů. Ano, máme zastupitelskou demokracii, ale pro nás a pro naše voliče to není nejvyšší forma demokracie. Říkáte tomuto národu, že nemá na to, aby si vládl sám, že nemá na to, aby rozhodoval o důležitých věcech státnosti, že jste to jenom vy, ti lepší lidé, kteří mají právo o něčem podobném rozhodovat a vysvětlovat těm deseti milionům dolních občanů, nebo spodních občanů, že vy jste ti lepší, vy jste ti chytřejší, vy jste ti spravedlivější.

Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Byl jsem řádně přihlášen dlouhou dobu do diskuse, tam už to skutečně nechám tedy na ty věcné záležitosti týkající se druhého čtení. Tady jenom krátkou poznámku vaším prostřednictvím k panu předřečníkovi. Víte, ono kastování lidí právě začíná tím, že nějakou kastu a nějaký pojem, nějaké slovo pro ně vytvořím. A to slovo lepšolidé a horšolidé používáte vy. My nejsme zvyklí lidi kastovat. My vidíme lidi, kteří jsou pracovití, kteří jsou méně pracovití, kteří jsou samozřejmě nějakým způsobem úspěšní a méně úspěšní, ale rozhodně neříkáme, že my jsme lepší a oni horší. To je váš výklad. To je váš výklad, který prostě realitě neodpovídá. A potom ještě jednu věc. Vy jste hovořil prostřednictvím pana předsedajícího ve svém příspěvku o totalitě, o té hrozné evropské totalitě. Poukazoval jste na to, co nám tady všechno hrozí.

Nemluvě o tom, že si něco s někým chcete vyřizovat ven. Takže prosím, já skutečně mám nějaký zvláštní dojem, že vy tu totalitu si vykládáte asi nějak úplně jinak než my. My ji vidíme jako agresi, jako vydávání jedné té vaší pravdy za cennější, než je pravda jiná, jako nedodržování těch demokratických principů, které prostě do demokratického parlamentu patří. Vy jste předvedl, jak se chová totalitní člověk. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kolega Pojezný rezignuje na svoji faktickou poznámku. Kolega Birke nyní s faktickou poznámkou. Tak, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem řekl v této Sněmovně, v tomto sále: Už toho nech! To jsem zavolal. Za to jsem se vám v tomto sále omluvil. Omluvil. Protože když člověk udělá chybu, tak se za ni má omluvit. A já jsem řekl, že jste prolomil za třicet let v demokratickém parlamentu něco, co se tady nikdo nestalo! To je všechno.

Podle mého názoru všichni si udělali o tom názor a pojďme jednat dál ten zákon. V tuhletu chvíli já to jenom konstatuji. Věřte tomu. Takže zásadně, ale pojďme jednat to, co máme.

Děkuji za slovo.